To bych prosil, protože samozřejmě píár, které vyčítáte ostatním, děláte velice dobře také.

Prostě dostali řádově deset předloh, kde pozměňovali jména, upravovali a posílali.

Já pana profesora Berana znám a mám ho rád.

Že neprošel ten návrh, není moje chyba, ale já jsem ho obhajoval a snažil jsem se, aby to vyznamenání dostal.

A to považuji za možná důležitější než jim říkat: To je pravda, tak to je, protože já si to myslím. Tak to přece vůbec není!

To jsou ti, co vykřikovali nacistická hesla. Když se podíváme na jeho Facebook, dneska je to největší příznivec Volného bloku, a neslyšel jsem, že by kolegové z Volného bloku, kteří tak myslí na levici a tak myslí na levicové politiky a levicové voliče a levicové myšlenky, se od toho distancovali. Naopak, všemu tleskají a nechávají se s nimi fotit. Takže, milí občané, pokud víte, kdo to je Tomáš Vandas, co má za sebou a jakou skupinu lidí reprezentuje, zamyslete se, jaké jsou cíle té politiky a jaké jsou cíle píár, mediálních výstupů, které tady slyšíte. Vyšetřovací komise: my jsme deklarovali, a tady to zaznělo z úst našeho předsedy, že vyšetřovací komise k covidu není náš šálek čaje.

My se snažíme pro ty lidi dělat reálnou politiku, aby ty výstupy byly známy. My jsme nepotřebovali výzvu vašich příznivců, my jsme se dotázali našich představitelů na okresech, ve městech, jak se dívají na nouzový stav. My jsme si udělali vnitrostranické referendum, malého slova smyslu, protože to nebylo díky covidu možné, ale získali jsme širokou představu názorů našich voličů a našich členů a podle toho jsme se rozhodli.

Všechny ty věci, na které poukazujete, jsou z větší části dnes pod trestním oznámením. Mnoho věcí je šetřeno policií, protože samozřejmě se odvoláváte zcela oprávněně na zprávu NKÚ, ale i v ní jsou skutečnosti, které opravňují policisty konat a vyšetřovat. A já teď nevím, jak by ta komise, paralelní vůči vyšetřování policie a orgánů státu pověřených vyšetřováním, měla postupovat. Nedokážu si představit, že by vyšetřovatelé umožnili té komisi nahlížet do spisů, popřípadě čerpat z údajů vyšetřování. Nedokážu si představit, jak by se dalo zabránit únikům informací z komise, které se v rámci toho vyšetřování dozví, aby nenabourala vyšetřování policie, protože si každý asi dokáže představit, že když v tom vyšetřování je někdo podezřelý a dostane se, byť zprostředkovaně, k nějakým informacím, tak je samozřejmě použije pro svoji obhajobu a bude se snažit to vyšetřování vést mimo.

Už vím o vysokoškolských pracích, které se zaměřují na toto téma, už vím o dalších, které probírají jednotlivé věci.

A nebude se nic zametat pod koberec, to tady KSČM jasně slibuje, protože my jsme od začátku na to upozorňovali, že nemůžeme souhlasit se zametáním pod koberec věcí, které se dotýkají většiny občanů České republiky.

A ta témata, která tady byla řečena předkladatelem v rámci vyšetření, jsou natolik obsáhlá, natolik široká, že si opravdu nedokážu představit, jak v reálu by byla pojata. Pokud nebudou konkrétní a jasná, tak to bude opravdu možná stejná kupa informací, jakou jsme tady teď dvě hodiny slyšeli, bez reálného výstupu, pouze konstatování, konstatování, konstatování, konstatování, jak si to představují, představují, představují.